Patologické hráčství bývá často dáváno do souvislostí s různými formami závislostí. Již výše je uvedena charakteristika patologického hráčství jako nezávislostní duševní poruchy. Zmíněno je také odlišné zařazení patologického hráčství v katalogu mezinárodní klasifikace nemocí. Se závislostními poruchami má ale řadu společných znaků.

Rozdílnost spočívá samozřejmě v tom, že se do těla neaplikuje žádná látka. Pocitový efekt však je velmi podobný jako při aplikaci takové látky. Teda pane, prostřednictvím pana předsedajícího, teď bych fakt rád věděl, jestli jako zpravodaj jste věděl, co jsem říkal.

S patologickým hráčstvím však může být spojena řada jiných závislostních poruch.

Mohou tak vznikat zkřížené závislosti a tzv. klasické kombinace závislostí.